Není tomu tak. Mohu tedy okamžitě otevřít rozpravu. Rozpravu otevírám. Jako první je přihlášena paní poslankyně Marta Semelová, připraví se paní poslankyně Jitka Chalánková. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládní návrh zákona o státní sociální podpoře by měl, jak je uvedeno v důvodové zprávě, přispět k lepšímu sladění práce a rodinného života. Tento záměr má naši podporu, neboť naprostá většina mladých rodin podporu ze strany státu rozhodně potřebuje. A nejenom v souvislosti s rodičovským příspěvkem, ale také pokud jde o ekonomické zajištění, bydlení, práci, pro děti finanční dostupnost vzdělávání, mimoškolní zájmové činnosti a zdravotní péče. Tato komplexní systémová pomoc mladým rodinám s dětmi však řešena touto novelou není. To platí tedy o tomto návrhu, který se zabývá spíš kosmetickými úpravami místo toho, aby pomohl těm mladým rodinám, které se propadají do existenčních problémů. Dnes jsou u rodičovského příspěvku při rychlosti čerpání na dva, tři a čtyři roky. Novelou se celková částka, tedy 220 tisíc, nemění, ale bude moci být čerpána za kratší dobu. Co vidíme jako pochybné, je to, že je zacílena především na vysokopříjmové skupiny obyvatel, tedy na ty, kteří vydělávají nad 81 tisíc korun.

Jinak samozřejmě mohou pracovat i v průběhu těch šesti měsíců. A tady se ptám: Nedostává se tak dítě poněkud na vedlejší kolej? Nezapomíná se na jeho potřeby a zájmy?